Podle mě je to pozice, která je věcně neudržitelná.

Dle našeho přesvědčení nic. Myslíme si, že Česká republika má dostatek krizových zákonů, máme nouzový stav podle jednoho typu zákona, podle druhého a tak dále, čili v tom problém není. Poslední, co potřebujeme, je nějaká nová legislativa, kterou tady někdo ve dvě ráno při horečných politických jednáních dojednal. Myslím si, že není řešením. Navíc jak teď sledujeme tu situaci, tak i pro samotnou vládu je to málo, nebo ten pandemický zákon nemůže fungovat.

Jsme přesvědčeni, že nechat ochranu na samotných firmách nemůže přinést horší výsledky.

Myslím, že to je nepřijatelné a nedůstojné.

Myslím, že už jsem to řekl, ale dávám prostor na faktickou poznámku.

V takové složité situaci, kdy tady probíráme poměrně důležité materie, si tady vyřizuje své osobní emoce. Já si myslím, že to není namístě.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl vaším prostřednictvím vyzvat jak předsedu Poslanecké sněmovny, tak všechny ostatní místopředsedy, aby přestali porušovat zákon a zneužívat své pravomoci, když mi dávají napomenutí kvůli tomu, že nenosím roušku.

Autory tohoto zákona a lidi, kteří jsou zodpovědní za minimálně tři čtvrtiny všech zemřelých z 19 000 obětí v České republice, se pokusíme pohnat ke spravedlnosti legálními a zákonnými způsoby. V této zemi na základě opatření této vlády již zemřelo 19 000 lidí.

Opatření, která tady byla zaváděna, byla zaváděna špatně, hloupě, byla neefektivní a vraždila lidi. Já už jsem v současné době přesvědčen, že vláda České republiky není tvořena hloupými lidmi, jsem přesvědčen, že na Ministerstvu zdravotnictví nepracují hloupí lidé, jsem přesvědčen o tom, že ani jeden z ministrů zdravotnictví nebyl hloupý člověk, jsem přesvědčen o tom, že ani premiér této země není hloupý člověk.